Není to důvěra občanů a vy to dobře víte.

Pokud vládní návrh zákona projde, nebude už možné odvolat Radu České televize ani Radu Českého rozhlasu jako celek, jako je tomu dosud.

Takže je to v podstatě asi jako s pozicí Senátu, kdy pouze Senát může zrušit Senát, tak pouze Senát může odvolat svoje lidi z Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Možná že se za chvíli dočkáme i toho, že navrhnete rozdělit i samotné mediální rady na jejich dolní a horní komory. Dále předkladatelé ani nepředpokládají, že by třeba začala být tato novela, pokud projde, účinná až po dalších volbách do Sněmovny nebo alespoň po prvních senátních volbách, po nabytí účinnosti změněného zákona. Takže nově vznikající funkční místa v Radě České televize, která Senát obsadí, stejně tak jako další tři místa, která se v Radě České televize uvolní nejdříve, aby třetinu této rady uzurpoval v co nejbližším možném termínu, bude volit Senát okamžitě, jak to půjde. U Rady Českého rozhlasu se mají zase losem určit ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a která Senátu. Mimochodem to není špatný nápad ani pro volbu do Senátu jako takového, protože kdybychom senátory losovali, ušetřilo by se dost peněz za volby a jednoznačně by to vyšlo mnohem levněji než současný stav. Minimálně co se týče mandátu občanů, který mají. Rozhodně by šlo o spravedlivější způsob ustavení Senátu, než je tomu dnes.

Ale vraťme se k meritu věci.

Chce si dosadit politicky poslušné radní a následně skrze ně zvolit poslušné ředitele České televize a Českého rozhlasu.

V zájmu zachování politické plurality a volné soutěže myšlenek a politických sil nesmíme dovolit přivést totalitní myšlení do praxe. Je fakt, že jedině média, která budou apolitická, nezávislá, objektivní a budou se držet nikoliv instrukcí, které mají od Evropské unie a jejího vedení v tom, o čem smí, o čem nesmí a v jakém směru smí informovat, média, která budou respektovat, že máme právo na informace, jedině taková média mají své uplatnění a opodstatnění v demokratické společnosti jako veřejnoprávní média.

Situace v naší společnosti je a bude podobná jako ta, kterou jsme měli v osmdesátých letech minulého století, kterou já velmi dobře pamatuji, kdy ta mediální bariéra, cenzura a mediální manipulace s veřejným míněním byla na velmi vysoké úrovni. Stejně jako obava z toho, abychom se náhodou nedostali k nějakým informacím, které snad jsou nežádoucí.

Obě dvě rady, jak Českého rozhlasu, tak České televize, budou hrát důležitou roli v tom, jakým způsobem vlastně ty informace budeme moci dostávat nebo nebudeme moci dostávat.

Už to tady bylo jednou zmíněno. Já to pro diváky, kteří dopoledne minuli vysílání, zopakuji.

Jednak při použití této logiky mohla reportáž stejně tak dobře mapovat pouze stanoviska odpůrců a nezabývat se argumenty příznivců.

Další nekompetentností ze strany České televize, kterou Rada České televize v tomto případě odhalila, bylo pozvání údajně úplně nezávislého sociologa Zdeňka Svobody, o němž ovšem televize zapomněla zmínit, že je zakladatelem, aktivistou a LGBT lobbistou za platformu Proud. Rada České televize závěrem konstatovala, že pohled na svět, který je konzervativní a nikoliv ultrakonzervativní, jak Alianci pro rodinu označuje vyjádření České televize, je v euroamerickém kulturním okruhu legitimní součástí společenské diskuse a že jeho vytěsňování by Českou republiku posunulo k režimům, které svobodnou diskusi potlačují.